My nechceme na našem území žádná cizí vojska. Je jasné, že je třeba efektivně chránit bezpečnost České republiky, zejména v současnosti a v následujících letech, nejsme ale přesvědčeni, že toto je ten nejlepší způsob, jakým to provádět. SPD není proti vysílání vojáků do zahraničí, a to bych chtěl zdůraznit, protože někde ty zkušenosti prostě vojáci získávat musí, ale v mírových anebo stabilizačních operacích, v operacích na prosazení míru a tak podobně. To vše navíc v kontextu, kdy jeden členský stát NATO vyhrožuje druhému členskému státu NATO invazí. Mám tím na mysli Turecko a Řecko. Vojáky tak v současné době potřebujeme v první řadě doma. Hnutí SPD proto nemůže takto koncipovaný návrh svým hlasováním podpořit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní pan poslanec Metnar. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, paní ministryně, já bych chtěl říci, že účast Armády České republiky na mezinárodních misích je jedním ze tří hodnoticích kritérií jednotlivých členských zemí Severoatlantické aliance a Česká republika je v této oblasti dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Je tomu tak i v době, kdy Evropa čelí zásadním bezpečnostním výzvám a je strategickým bezpečnostním zájmem České republiky podílet se na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a stability.

Od amerického ministerstva zahraničí, tak i od americké armády, která měla provoz na letišti v Kábulu na starosti, se našim vojákům dostalo velkého uznání.

Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je opakovaným důkazem naší spolehlivosti a připravenosti i nadále aktivně přispívat k zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

Návrh rovněž obsahuje umožnění krátkodobého pobytu do 800 vojáků organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky. S tímto lze souhlasit v případě, jak bylo zdůvodněno, že se skutečně jedná o pokrytí případných nečekaných událostí, které nelze uskutečnit v době do 48 hodin a souvisí s přelety a průjezdy přes naše území či vytvoření logistického zázemí pro působení sil podél východní hranice.

Chci říct, že nejenom já, ale i hnutí ANO tento návrh podporujeme.

Na úplný závěr mi dovolte poděkovat našim vojákům, kteří na zahraničních misích nasazují své životy pro zachování naší i mezinárodní bezpečnosti. Děkuji. Ještě je zájem? Takže prosím, pane poslanče. S faktickou chcete? Já bych jenom chtěl reagovat krátce, prostřednictvím paní předsedající, na pana Vícha. Víte, když se bavíte s našimi kolegy v Pobaltí, například v Lotyšsku, tak z nich cítíte, že oni naprosto jednoznačně spoléhají na své partnery v Severoatlantické alianci.

A ve chvíli, kdy vy odmítáte pomáhat těmto našim partnerům, tak mě by zajímalo, kdo nám přijde pomoci, nebo jestli nemáme spoléhat na kolektivní obranu, ale máme spoléhat jen na sebe. To by mě skutečně zajímalo. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Radovan Vích. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Víte, ono vedle pobaltských států je Polsko, které má jednu z největších armád v rámci Evropy. Takže já myslím, že by to byli případně schopni zvládnout sami. Také děkuji. A ještě jednou se tedy ujišťuji, zda už není zájem vystoupit? Není, čili tedy končím všeobecnou rozpravu. Nikoliv, a pan zpravodaj? Nikoliv. Takže my můžeme přistoupit k rozpravě podobné.